Dámy a pánové, čas určený na přestávku vypršel, dostavil se zpravodaj pro prvé čtení, a já tedy prosím pana poslance Marka Černocha, aby se ujal slova. Děkuji za slovo, pane předsedající. K tomuto návrhu zákona bych chtěl říct to, že právní pomoc je dnes upravována jednotlivými právními předpisy.

Tento návrh zákona má, myslím, velký význam a budu rád, pokud bude propuštěn do druhého čtení. Já vám také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku. Žádám tedy pana poslance Grospiče, aby vystoupil v rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Není asi tajemstvím, že vláda si dala práci s jeho odůvodněním, vyslovila s tímto návrhem nesouhlas, a přesto bych zde chtěl upozornit na některé momenty, které už zazněly v úvodním slově.

Platná právní úprava poskytování bezplatné právní pomoci však v zásadě umožňuje a tato bezplatná právní pomoc je v praxi též realizována, ovšem až zpětně.

V trestním řízení tento počet byl ještě vyšší.

Já vám děkuji, pane poslanče. Přečtu omluvy.

Já se vás táži, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy.

Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. V souvislosti s novelizací zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny s účinností od 1. 3. navrhuji, abychom přikázali návrh zákona k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? V tento moment nevidím jiný návrh. V tom případě přistoupíme k hlasování. Přečtu návrh usnesení: Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru?

Kdo je proti tomuto návrhu?